Já patřím k těm, kteří návrh Senátu na zvýšení trestu podpoří.

Je škoda, že to se v tom návrhu neobjevilo, protože si myslím, že takoví lidé nejsou normální a měli by být posuzováni i tímto způsobem. Co ten návrh přináší? Já myslím, že je spíše ukázkou beznaděje, neboť státní správa, která má dostatek legislativních nástrojů na to, aby si s tím poradila, příliš nekoná.

A tady si myslím, že státní správa má nástroje na to, aby tyto věci vymáhala a aby konala. Bohužel veřejnost není svědkem, že by se něco takového dělo, a je to škoda.

Nedivím se, že veřejnost oprávněné poukazuje na případy, které se dějí.

Tím, že ty registry existují v podobě, ve které existují, byť jsme lidem nařídili povinně, že musí čipovat své psy, tak tím, že neexistuje jednotný registr, tak je to v podstatě bezzubá záležitost, pouze jsme vytáhli lidem peníze z kapes, myslím tím Poslaneckou sněmovnu. Nemáme dobře propracovaný systém, co s těmi týranými zvířaty. Teď mám na mysli zejména velká hospodářská zvířata A upozorňuji na to velmi dlouhou dobu, že to, jak ten systém dneska funguje, je velmi kostrbaté a neumožňuje rychle zasáhnout v případě, že se to týká týrání velkých hospodářských zvířat. Doufám, že v jiné novele zákona o týrání zvířat, kterou máme v tuto chvíli ve druhém čtení, se tím budeme zabývat. Za sebe tedy říkám, že jsem pro, aby se tresty zvýšily.

Děkuji vám za pozornost. Nyní požádám o slovo pana poslance Marka Bendu. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, bohužel musím říci, že tento návrh zákona je typickým příkladem toho, jak se legislativa opravdu, ale opravdu nemá dělat. Já nejsem žádným příznivcem týrání zvířat.

Ale to, co se tady rozpoutalo v posledním půlroce, nemá podle mého názoru s tvorbou zákonů vůbec nic společného a je to prostě jenom tlak jisté zájmové skupinky, která se rozhodla, že prosadí svou.

Ale o to vůbec nikomu bohužel nejde.

Ale jediné, o co jde, je zavést do trestního zákona nový § 302 chov zvířat v nevhodných podmínkách. Ale já pokládám za svoji povinnost v této Sněmovně říci, že já pro to prostě hlasovat v této podobě nemohu. A až se nám to za tři, pět nebo sedm let vrátí, tak se prosím nedivme.

To je přísnější než jakékoliv jiné tresty, které máme v oblasti životního prostředí.

Ale já říkám, těm, kteří to prosazují, a bohužel jim na to v tomto případě skočil i Senát, nejde o nic jiného než o to, abychom zavedli tuto zvláštní skutkovou podstatu, chov zvířat v nevhodných podmínkách, se všemi důsledky, které to do české společnosti může mít a podle mého názoru bude mít. Jenom upozorňuji, že Senát měl poměrně rozsáhlý rozbor soudců Nejvyššího soudu v čele s profesorem Šámalem, který byl nedávno zvolen ústavním soudcem, kteří jim říkají: Nedělejte to.

Kdyby to bylo hlasování o tom, že hlasujeme z pěti na šest let, tak kdykoliv hlasuji pro. Ale o to bohužel vůbec nejde. Jde o to prosadit trestání chovu zvířat v nevhodných podmínkách.

Takže já vás svolám na hlasování.

Kdo je proti?